Děkuji, pane senátore. V prvém čtení jsme přikázali tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 30/2. Poprosím paní zpravodajku ústavně právního výboru paní poslankyni Kateřinu Valachovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a o případných pozměňovacích návrzích a jejich odůvodnění. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavněprávní výbor projednal předložený návrh zákona a doporučil ho Sněmovně ke schválení. Pozměňovací návrhy nebyly přijaty. Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. A ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany pana senátora nebo paní zpravodajky. Není. Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Kdo se prosím hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo, takže končím i podrobnou rozpravu. A protože nezazněl žádný návrh, který bychom se měli zabývat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu senátorovi i paní zpravodajce.